Já také děkuji. K hlasování se hlásí paní poslankyně Válková. Děkuji, paní předsedkyně. Stává se to, mně se to moc nestává, že bych měla rozpor mezi tím, jak jsem hlasovala, a tím, jak je na sjetině, ale u hlasování číslo 3, které se týkalo prodloužení doby jednacího dne, jsem hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Také děkuji.

Z celého jednacího dne se z pracovních důvodů, respektive z důvodu pracovní cesty, omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec.

Následně se připraví pan poslanec Špičák. Prosím, máte slovo.

No, vzít. Oni je berou veřejnému zdravotnictví, a tím hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany. Proto my tento návrh nepodpoříme. Vláda Petra Fialy doporučuje, aby došlo ke zmrazení platby za státní pojištěnce na úroveň roku 2021.

Ano, pro vládní pětikoalici Petra Fialy to byl převážně krásný rok. První polovinu loňského roku svorně lhali občanům a voličům, jakou že přinesou změnu, a díky tomu podvodně získali převahu a ujali se vlády. Zprvu se zdálo, že žádné změny nenastanou, protože i pětikoalice pokračovala v covidovém teroru a protiústavním omezování svobod. V mnohém ale změna nastala. Zločiny, mafiánské praktiky, ve vládní partaji STAN skutečně nemají obdoby a co kauza, to skutečně kriminální perla.

Předseda partaje, kde se zcela zjevně krade, na co se dosáhne, paradoxně vede policisty, kteří jeho partaj a zločince v ní vyšetřují. Ke krádežím neveřejným v rámci vládního hnutí STAN teď vláda přidává krádeže veřejné. Hodlá ukrást zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. Řeči o tom, že se tu přesouvají nějaké zbytečně ladem ležící peníze z jednoho veřejného rozpočtu do druhého, jsou lež. Peníze v rezervních fondech pojišťoven jsou peníze pojištěnců. Jsou to peníze, které jsou vybrány za účelem použití na zdravotní péči. Vláda lže také v tom, že zákon, který pojišťovny okrádá vládní zákon, který pojišťovny okrádá není diskriminační. Je diskriminační, a to zcela viditelně. To je ta nejmenší částka, kterou lze platit, ale jinak zaměstnanci i živnostníci platí většinou násobně víc. Kdo jsou ti státní pojištěnci? Povětšinou důchodci, starobní a invalidní, nebo matky s dětmi a děti.

No a od toho je to pojištění, kdy se všichni skládáme a platíme bez ohledu na to, zda péči čerpáme, či ne. Ovšem opět v této logice je zcela jasné, že jednak platby nesmí být diskriminační a stát nemá žádné právo platit méně než třeba živnostníci. Minimum by přece mělo být stejné pro všechny.

Vláda si notuje, že její krádež peněz na zdravotní péči občanů nemá dopady na národnostní menšiny ani na rovnost mužů a žen, když se podíváme do té vaší zprávy. Vážená vládo, ale na takové pojetí rovnosti vám Čech, Moravák i Rom kašlou. Jejich peníze, které zaplatili na zdravotní pojištění, patří do zdravotnictví, a pokud jsme si rovni, tak platí, že ani stát není něco více a musí platit stejné minimum jako všichni občané této země. Pojďme si rovnou také říct, že kdyby tu platila rovnost a vláda platila jako občané, pak by dokonce občané mohli platit méně. Protože dnes fakticky všichni občané dotují stát. Takže milá vládo, z níž část se tváří pravicově, řekněte svým voličům, živnostníkům, manažerům, firmám i zaměstnancům, těm, kteří volí nás nás volí samozřejmě také že zatímco jejich minimum, které platí, a vůbec částky, které platí, se budou s inflací zvyšovat, tak vláda svůj podíl bude naopak snižovat. Takže zatímco oni budou platit více, tak vláda bude platit svůj podíl méně, bude ho snižovat. Tahle pseudopravicová vláda namísto aby snižovala finanční zátěž zaměstnavatelů a zaměstnanců, dělá pravý opak.

Já vám dám jinou radu. Chcete peníze?

Německé poště. Zatímco Česká pošta je po většinu posledních let ztrátová, tak Německá pošta to evidentní umí a naopak prosperuje v České republice a z našich peněz tak dotuje německé rozpočty.

A co české vlády? Co vydělává, to chtějí prodat a to, co by mohlo vydělávat, jako Česká pošta, to vedou od krachu ke krachu. A pokud něco úspěšného, jako třeba Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, prodat nemůžete, tak se to pokoušíte alespoň vytunelovat. Vážené dámy a pánové z vlády, styďte se! Hnutí SPD nepodpoří tento zákon vlády Petra Fialy, kterým chcete tunelovat peníze určené na zdravotní péči všech našich občanů. Vláda Petra Fialy chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany. A všimněte si, a to je příznačné pro vládu Petra Fialy, že vláda vůbec nemluví o ambici zlepšovat zdravotní péči pro naše občany. To je ambice vlády?